Dámy a pánové, čas určený pro přestávku vypršel. Problém s hlasovacím zařízením pana předsedy Miholy jsme vyřešili.

Hlásí se pan ministr s přednostním právem.

Stahuji svoji námitku. Děkuji. V případě, že bude přijata, tak budeme hlasovat o návrhu. S přednostním právem se hlásí ještě pan předseda Stanjura. Dvě poznámky. Musíme být přesní. Pan předseda Mihola nepodal žádnou námitku. On nám něco oznámil. Žádnou námitku nepodal, za prvé. Jsme tu od devíti do 19. hodiny, a já vám to prostě říkám dopředu. Nezkoušejte to.

Ještě jednou omluva. Vzhledem k tomu, že není otevřena rozprava, tak pouze poslanci s přednostním právem. Děkuji za slovo.

Oči nám neupadnou, když si přečteme, nevímeli, jak má ta formule znít.

Chápu pana kolegu Miholu, rozumím, co chtěl říci.

A druhá věc. Je dobře, když než jdu zpochybňovat hlasování, tak se na tu sjetinu buď já, nebo některý z mých kolegů alespoň fyzicky podíváme.

Já rozumím, že bylo potřeba tady něco procedurálně zařídit, ale když už se to takovýmto způsobem děje, tak alespoň ať to má nějakou úroveň. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Něco jiného říkáte a něco jiného potom byla pravda, dohledatelná pravda. Vážení kolegové, ještě jednou s hlubokou pokorou a omluvou.